Pozměňovací návrh E1 rozšiřuje možnosti pro použití zvláštních směrových signálů pro cyklisty a doplňuje dnes některé nemožné kombinace signálů. To je účelné hlavně v městských křižovatkách, kde zohlednění odlišné rychlosti či charakter cyklistické dopravy může výrazně zefektivnit její dopravní řešení a napomoci plynulosti provozu motorových vozidel a bezpečnosti a dopravnímu komfortu cyklistů. Ostatně na mnoha místech se takové řešení osvědčilo. nejjednodušší případ vlastně známe od automobilistů ve Spojených státech, kde je možno vpravo odbočovat i na červenou, a tohle může být velmi podobný případ.

Takže tohleto je velmi jednoduchá věc, která jenom zohledňuje a zrovnoprávňuje další účastníky provozu, protože pro ty jiné účastníky to umíme.

To je špatně.

Cyklista, který chce jet dále vlevo namísto přejíždění komunikace doleva, odbočí nejprve doprava (?), kde se zpravidla postaví ve směru jízdy přímo.

Je to skutečně opatření, ve kterém benefitují všichni účastníci dopravního provozu ve městech.

Pozměňovací návrh by umožnil v takovýchto případech zřídit signalizaci pro cyklistické nepřímé odbočení vlevo, čímž by se výrazně zvýšila bezpečnost cyklistů při průjezdu touto křižovatkou, zajistila by se možnost jejich průjezdu všemi směry a vytvořily by se podmínky pro přehlednější situaci i pro projíždějící automobilisty.

Tam prostě nebyla kapacita. Jezdí tam ve čtyřech směrech tramvaje, opravdu to není úplně jednoduchá křižovatka a zrovna tady je to přesně příklad, kde nepřímé odbočení vlevo je opravdu prospěšné. Oba tyto pozměňovací návrhy obsahují možnost, nikoliv povinnost, zřídit křižovatky s těmito prvky. Proto k jejich zřizování bude docházet vždy jen tam, kde je to dopravně a bezpečnostně možné a výhodné a kde se na tom shodnou všechny dotčené organizace se znalostí místní situace. Přijetím těchto návrhů nedojde k novým povinnostem, pouze se uvolní projektantům ruce pro použití bezpečných, podle zkušeností z jiných zemí velmi funkčních řešení složitých a vytížených křižovatek.

A u těch světelných signálů je to opravdu jenom nedostatek naší legislativy, že zatímco chodce, automobilisty umí regulovat zvlášť, tak cyklisty neumí. Děkuji.